V případě volby do Rady Českého rozhlasu, kde jsme obsazovali dvě místa, byl zvolen radním pan Marek Pokorný, který získal 135 hlasů. Do druhého kola postupují Hana Dohnálková se 77 hlasy a Jaroslav Šebek s 25 hlasy. Jedno místo zůstává neobsazené a bude druhé kolo.